Tolik analýza. Tolik zatím vystoupení a citace pouze vládních politiků a oficiálních vládních materiálů.

To vám říkali i jiní členové řídicího výboru i jiní zástupci jiných politických stran.

Kdo může za stávající stav podle pana ministra Ťoka?

V této vládě byl vicepremiérem stávající premiér pan Bohuslav Sobotka. První viník. Slyšeli jsme to dneska i ve vystoupení pana ministra. Takže jsme si to připravili vlastně stejně. Dalším viníkem podle pana ministra jsou ti ministři, kteří podepsali dodatky ke smlouvě. I to říkal pan ministr ve svém úvodním slově. Dalším viníkem jsou všichni ministři dopravy, kteří působili před panem ministrem Ťokem. I to řekl pan ministr ve svém úvodním slově. Samozřejmě za to může opozice a zejména já, který tam byl šest měsíců. A měl jsem řešit vše, co tato vláda nestihla za 24 měsíců nebo pan ministr za 14.

Opravdu mě to těší. Sami si ve světle reality udělejte obrázek, zda to bylo možné.

Dalším viníkem podle pana ministra je dokonce pan premiér.

Pan ministr řekl: